Vážené poslankyně, vážení poslanci, určitě každá ústavní změna, která je projednávaná, si zaslouží plnou pozornost poslanců a poslankyň, protože Ústava je náš nejvyšší zákon, a také je pravdou, že většina politických stran, které zasedly v Poslanecké sněmovně, ve svých volebních programech občanům a občankám ČR, svým voličům a voličkám, tuto možnost, to znamená naplnění Ústavy ČR o možnost hlasovat v celostátním referendu, klást otázky a z hlediska jejich závaznosti se potom dovolávat Sněmovny i vlády a politiků o její přímé plnění, tak toto je Ústavou dlouho předpokládáno a řadou politických stran dlouho slibováno.

Na druhou stranu naše parlamentní demokracie už nyní, řekněme tedy na místní úrovni, a my si přejeme také tedy na celostátní, by měla a má umožňovat občanům a občankám přímo se podílet na věcech veřejných. To je hlavní cíl, který máme, pokud usilujeme o ústavní shodu, o oněch 120 hlasů, které potřebujeme. Chceme umožnit občanům a občankám České republiky, aby nejenom ve volbách do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu, ale také skrze referenda, celostátní referenda, se mohli ve vybraných otázkách, které si vyberou a které položí, přímo podílet na věcech veřejných. To je cíl, který sledujeme. Já doufám, že v rámci projednávání v druhém čtení, za předkladatele a navrhovatele, protože i my musíme dělat velké kompromisy, velké kompromisy, a na ústavní změnu se dá říct, že skoro vždycky má každý svůj občanský niterný názor, tak jsme vedeni snahou jako navrhovatelé, abychom dosáhli shody a aby si občané a občanky v ČR skutečně mohli v rámci celostátního referenda pokládat otázky, mít na ně odpovězeno, získat potřebnou většinu a následně povolat Sněmovnu či vládu k plnění. A jenom avizuji, že samozřejmě v rámci rozpravy vystoupím také jako předsedkyně stálé komise pro Ústavu, abych vás informovala ještě detailněji o usneseních, která stálá komise pro Ústavu přijala. Na závěr si myslím, že z politického hlediska za navrhovatele musím zmínit ty politické strany, které usilují o ústavní většinu, a je to tedy hnutí ANO, je to sociální demokracie, je to pirátská strana, je to SPD a je to Komunistická strana Čech a Moravy. Tohle jsou politické strany, které usilují o to najít ústavní většinu a občanům a občankám této země možnost hlasovat v referendu a rozhodovat přímo o věcech veřejných chtějí umožnit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní poslankyni Valachové, která hovořila za navrhovatele. Prosím pana zpravodaje, aby nás informoval o projednání ve výboru. Vážený pane místopředsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové, informace o projednání v ústavněprávním výboru vám byly doručeny v tisku 111/3. To podstatné, co z něho vyplývá, je, že ústavněprávní výbor doporučil návrh zákona schválit a také doporučil Poslanecké sněmovně, aby schválila ten návrh ve znění komplexního pozměňovacího návrhu, který je uveden přímo v tom tisku.

Ústavněprávní výbor také pod římská tři doporučil Poslanecké sněmovně, aby na začátku podrobné rozpravy v druhém čtení hlasovala o tom, aby byl tento komplexní pozměňovací návrh vzat jako základ dalšího projednávání návrhu ústavního zákona, a pověřila mě, abych podal zprávu o výsledcích projednání tohoto návrhu.

Je ke zvážení, zda jsme v tento okamžik připraveni, řekněme, dopracovat pomocí pozměňovacích návrhů ten návrh zákona do finální podoby, protože vím, že tam byly nějaké poznámky k formulaci jednotlivých detailních částí, například ohledně shánění podpisů pod ty dvě různé petice v rámci tohoto ústavního zákona, čili může být ke zvážení Poslanecké sněmovny, zda po schválení toho projednávání ve znění komplexního pozměňovacího návrhu rozpravu nepřerušit a nedat prostor dalším poslancům, aby případně formulovali svoje pozměňovací návrhy v návaznosti na tuto úpravu. Děkuji.

Otevírám obecnou rozpravu. S přednostním právem v ní vystoupí nejprve místopředseda Sněmovny Tomio Okamura. Prosím, pane místopředsedo, máte slovo. Vážené dámy a pánové, vítám, že se po dlouhé době na program Sněmovny dostal návrh zákona o referendu. Je to výsledek dlouhodobého tlaku mého i hnutí SPD. Bohužel ale všichni tady víme, že cesta k přijetí tohoto zákona je za současného složení Sněmovny a Senátu v podstatě nemožná. A takto nám to také bylo řečeno na společné schůzce se Senátem.

Je vidět, že ani po tolika letech se politici, a to jak noví, tak i staří, nepoučili a možnost, aby občané rozhodovali o svých věcech, stále blokují, i když dnes kupodivu právě prostřednictvím zákona o referendu. Musím říct, že se nic nezměnilo od časů, kdy prezident Masaryk marně bojoval za demokracii švýcarského typu. Elitářské partaje v parlamentu tehdy i dnes měly a mají stále stejný názor, že občanovi vláda nad jeho zemí nepatří a patří do rukou stranických šéfů. Československá ústava sice s referendem počítala, ale právo lidu hlasovat bylo velmi omezené. Zamítloli Národní shromáždění vládní návrh zákona, mohla vláda vypsat referendum, nechat ho schválil občany.

To zmiňuji jen proto, že krom toho, že přímá demokracie funguje v obrovské části světa, tak není úplně neznámý fenomén v českých zemích.

Obě země děsí referendum o rozdělení země mezi jejich národnostní menšiny. Co děsí třicet let české politiky, také není záhada.